Ano, také tady zaznělo, jaké rozhořčení ve vás vyvolalo to... ti veteráni banderovců na Ukrajině. Já jsem tady nic takového neslyšel z toho pravého spektra.

Promiňte, znovu opakuji, jsem pro přijetí toho návrhu kolegy Miholy, který srpen 21 určí jako významný den v České republice, protože to je významný den, který změnil naši zemi. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Není tomu tak.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem předtím v obecné rozpravě podrobně odůvodnil a přečetl navrhovaná usnesení.

Takže to máte před sebou. Takže myslím, že dál už k tomu nemám moc co dodávat. Já jenom pro pořádek. Ale to je jenom formalita. Vážené kolegyně, kolegové, já se chci přihlásit k návrhu usnesení, které tady v obecné rozpravě už přečetl Tomio Okamura. Jenom mi předtím dovolte jednu krátkou větu.

Takže pokud budeme spoluiniciovat tu debatu ve stejném smyslu, jako je ten dnešní bod, tak my jsme k tomu připraveni.

Dovolte, abych ho ještě jednou přečetl.